Děkuji vám, paní poslankyně, za vaši faktickou poznámku. Máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jenom krátká noticka na to, co říkal pan kolega Zahradník.

O to jsem víc rád, že existují politici, a možná ne překvapivě, z komunální a regionální sféry vzrostlí, kteří to vnímají jako národní zájem. Benešík lidovec, Zahradník ODS, Černoch Úsvit. Jenom věřím tomu, že se nám podaří minimalizovat škody, alespoň minimalizovat, které tady vznikly historicky, a že evropské financování bude více vnímáno jako národní zájem všech než jako politikum, kde často opravdu, tak jak jsem to řekl, čím hůře pro některé znamená tím lépe.

Děkuji, pane předsedo.

Protože já jsem jasně řekl ve vystoupení, že to není spor Ministerstva financí a MMR. Co vy tady děláte, hlavně pan Kalousek?

A co se potom stalo? Potom nám Evropská komise zastavila čerpání. Tak si vzpomeňte, že nám zastavila. A proč nám zastavila? Ne naše. Rád bych uvedl, že Ministerstvo financí, a tudíž ani já jako ministr financí nejsem oprávněn zasahovat do výkonu auditního orgánu. Za účelem zachování této nezávislosti není možné, abych prováděl takové posouzení, které by vyústilo ve změnu výsledku předběžného auditu. Nebo jste chtěli, abych já do toho zasáhl? Je to pod ním.

Vy tady máte spor s Evropskou komisí. Vy tady říkáte, že auditní orgán, který pověřila Evropská komise, aby hlídal peníze Evropské komise, vy říkáte, že já to mám hodnotit?

A současně uvádím, že k posouzení předmětné věci dojde, a to v návaznosti na činnost příslušného orgánu Finanční správy, která je také nezávislá, případně ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Tak pokračujte. Ale vy ohrožujete peníze Bruselu.

Tak si vzpomeňte, jak to bylo. Takže já zásadně odmítám a znovu opakuji, není to sport Ministerstva financí a MMR.

Já 11. května mám s komisařkou schůzku.

A už neříkejte, že já jako ministr s tím mám něco společného. Auditor ani nemá povinnost mě informovat a spadá a zodpovídá se Evropské komisi. Vy tady děláte spor mezi Evropskou komisí a Českou republikou, a tím pádem ohrožujete, ohrožujete a říkáte Evropské komisi... Vy mi říkáte, že já jsem měl do toho vstoupit? Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Fiala. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu ministrovi Babišovi. Pane ministře, teď jste si nejenom z nás, ale z celé veřejnosti dělal legraci tím, co jste tady říkal. Do té doby byly auditní orgány u operačních programů a na Ministerstvu financí nebyl. To za prvé. Ano, metodicky auditní orgán musí dodržovat metodiku Evropské komise, které zasílá audity. Jestli jsou tam ovšem lidé morálně, eticky a profesionálně na výši, jestli ty standardy skutečně dodržují, jestli se při vypořádání připomínek chovají tak, jak se chovat mají, za to odpovídáte vy, protože ministerstvo je monokratický orgán, a vy to ministerstvo řídíte! Abyste se teď snažil tvrdit Poslanecké sněmovně, že auditní orgán na Ministerstvu financí je duch boží, vznášející se nad vodami, který není podřízen svému ministrovi, to si opravdu děláte legraci! To nemáte pravdu.

Vy jste odpovědný za to, jakým způsobem auditní orgán vypořádal nebo nevypořádal připomínky s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ale ta odpovědnost je vaše a přestaňte něco svádět na Evropskou unii! Chováte se zbaběle, pane ministře! Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Fiala, po něm pan předseda Stanjura. Máte slovo. Dámy a pánové, doufám, že pana ministra Babiše poslouchala bedlivě nejen tato Poslanecká sněmovna, ale i veřejnost. Před nějakým časem jeho náměstek zpochybnil sazbu PRIBOR on za to nemůže. Může za to pravicová opozice, která není dva roky ve vládě, která tady dohromady má nějakých 40 poslanců, ale my jsme vinni za to, že Sobotkova vláda nedokáže připravit všechno tak, abychom mohli čerpat evropské fondy. To je absolutní nehoráznost!